Pokud se již nikdo další nehlásí, ani nemá zájem o vystoupení v obecné rozpravě, končím obecnou rozpravu. Budeme se tedy opravdu zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl k projednání zahraničnímu výboru tento návrh. Má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak. Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.